Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tento návrh už má splněnou lhůtu pro projednání, aby se mohlo konat druhé čtení, a v rozpočtovém výboru dostal podporu všech přítomných poslanců. To jsou všechny přihlášky k pořadu schůze.

Mrzí mě, že tady není pan ministr zdravotnictví, ale věřím tomu, že pan premiér nebo někdo z ministrů bude odpověď na tento dotaz znát.

A mě by zajímalo, a věřím tomu, že nejenom mě, ale i veřejnost a celou řadu z vás, proč tomu tak je. Není to skutečně nic jiného, nechci tady teď vybuzovat novou debatu na toto téma, proto také před vás nepředstupuji s žádostí o zařazení nového bodu, ale jenom s tímto zdvořilým dotazem směřovaným k zástupcům vlády, kteří ty informace určitě mají, aby nám tuto věc osvětlili.

Děkuji předem za vstřícnou odpověď.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Dále je zde návrh pana předsedy Stanjury, abychom bod 52, novela zákona o dani z příjmu, zařadili pevně po bodech druhého čtení, jak byly načteny s ohledem na přijatý návrh grémia, konkrétně za bod 35.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Nejprve tedy jako první bod v pátek, než začneme projednávat třetí čtení.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Okamžik, mám zde námitku, zda funguje hlasovací zařízení.

Můžeme hlasovat?

Návrh byl přijat.